Ověřování ve vztahu ke správě základních registrů či změny, které se týkají zavedení možnosti zřizovat a spravovat datové schránky výlučně elektronicky, např. s využitím elektronického občanského průkazu, tedy bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu.

To je změna, která byla diskutována již v průběhu projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně, ale Sněmovna to nepodpořila. A tady ještě bych upozornil na to, že přijetí návrhu by bylo spojeno s komplikacemi a náklady na straně archivů, které by musely neočekávaně a nárazově přijmout 25 ročníků knih úmrtí. Ten pozměňovací návrh přitom moc nesouvisí s předkládanou materií. On pouze využívá otevření toho matričního zákona předloženým návrhem novely.

Aby byly konsenzuální a taky v praxi proveditelné.

K tomuhle návrhu bych mohl uvést, že Senátem navrhovaná věcná změna je součástí zmiňované komplexnější novely matričního zákona, o které jsem už tady mluvil, a Ministerstvo vnitra je přesvědčeno, že to bude v legislativně vhodnější podobě. Takže takhle jsem se vypořádal s těmi dvěma změnami, které navrhuje Senát, a teď si vás dovolím požádat, vážené poslankyně a vážení poslanci, o schválení toho návrhu zákona ve znění, ve kterém jste ho projednávali a schválili ve Sněmovně ještě předtím, než jsme ho postoupili Senátu. Prosím, paní senátorko.

Ano, my můžeme čekat na další novelu, která byla předložena vládou. Samozřejmě to je jasný postup, který nás čeká.

Některé znáte.

No to opravdu tak v praxi není, znovu jsme to prověřovali.

Co to znamená?

Ano, my máme problém se stavebními procesy. Proč nám stavební řízení zůstávají stát?

Ale chceme opravdu tu dobu zkrátit a pomohlo by to.

A teď si představte menší obec, kde mají jednu úřednici, která zastává matriku a řadu dalších a dalších úkonů.